Já to tady poněkud odlehčím, ale dá se říci, že stát tady chce dávat 150 milionů korun takzvaným spřáteleným médiím a neziskovým nevládním organizacím, které tedy budou takzvaně factcheck, budou ověřovat ta fakta, a budou tedy vydávat jakási doporučení vládnímu zmocněnci pro dezinformace. Na základě toho se budou odstraňovat buď příspěvky, anebo rovnou se budou blokovat celé weby. Já si myslím, že ta částka, která je věnována tímto směrem, by se měla věnovat úplně jiným směrem. Dá se říci, že v případě toho, že by ten zákon prošel tímto způsobem, tak bychom tady měli skutečně takzvaný cenzorský úřad, který by tedy na základě toho, co nějaké nevládní neziskové organizace placené bůhví odkud, s netransparentním financováním, například i ze zahraničí, tak na základě toho by ten úřad tady blokoval ty stránky a potlačoval by nesprávné názory. Takže já se jenom hrozím toho, protože tam hrozí ještě i úprava trestního zákoníku, že tam přibude něco, jako jsme tady měli hanobení a tak dále a na základě toho se budou lidé zavírat do vězení. Děkuji za odpověď. Děkuji za dotaz.

Já nejdříve technicky. Víte, že spolu v mnoha věcech nesouhlasíme, ale na interpelace chodím.

Chápu, že ty dvě minuty jsou krátká doba, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího. Mně se systém interpelací jako opozičnímu poslanci také nelíbil. Vy jste během své interpelace dal nějaký popis situace. Nakonec jste mně řekl: Děkuji za odpověď. Ale dovolte mi tedy, abych sám dovozoval nějakou odpověď a budu reagovat věcně na to, co jste tady ve svém příspěvku pronesl. Ten zákon neobsahuje žádnou podporu pro neziskový sektor a bavíte se o dvou věcech, které nejsou totožné. Je tady nějaký plán, akční plán, který předkládá vládní zmocněnec pan Klíma, nikoliv rezort Ministerstva vnitra. Ten akční plán není dopracován, probíhá různým připomínkovým řízením a žádný finální produkt neexistuje. Tady jste se asi bavil o podpoře neziskovek, ale do toho netahejte zákon, který připravuje Ministerstvo vnitra, protože tam nic takového není, to je úplně jiný materiál. Tam my jsme pouze připomínkovým místem jako všechny ostatní rezorty, ano? Jenom abychom si srovnali ty myšlenky. Potom je tady zákon, o kterém vy mluvíte, že bude něco zakazovat, že bude něco cenzurovat. Ten zákon ještě nikdo nikdy neviděl. Jestli vy ano, tak to jste asi na tom lépe než já, protože on probíhá nějakým připomínkovým řízením, a ještě ani ne tím oficiálním.

Teď se shromažďuje nějaká báze připomínek a ten zákon ještě vůbec neexistuje. Je nějaká pracovní verze, která se připomínkuje.

Uveďte mi jeden dva tři příklady, prosím. Co Ministerstvo vnitra? Ptáte se ministra vnitra. My jsme něco někde vymazali, my jsme něco zakázali, my jsme někoho nějakým způsobem hnali k odpovědnosti?

To, co my připravujeme, není ten akční plán, s kterým jste to smotal dohromady, prostřednictvím pana předsedajícího. To vůbec není věc vnitra. My připravujeme návrh zákona o omezení šíření obsahujícího národní bezpečnost online, a to národní bezpečnost v případě, že někdo bude vyzývat k tomu, aby lidé vtrhli do Parlamentu stejně jako do Kapitolu a vyházeli tady poslance z oken, a bude to reálně založená skutečnost, na kterou upozorní bezpečnostní složky našeho státu.

To je úplně všechno, nic víc dělat nebude.

Tohle se týká národní bezpečnosti a ohrožení skupiny osob.

Tady ty informace jsme jednak probírali na výboru pro bezpečnost, kde jste nebyl, protože jste byl na zahraniční cestě. Co se týká toho článku na Novinkách, já samozřejmě nevím, jestli to byl řízený, nebo neřízený únik z Ministerstva vnitra nebo odněkud odjinud. Každopádně když jsem si to mezi svátky přečetl, tak mě to poměrně zaskočilo. Tak mě samozřejmě zajímala otázka, zda tedy ten zákon v podstatě vnitro připravuje.

Děkuji. Za prvé, v tom zákonu, a znovu to tady říkám, nejsou žádné částky pro nikoho, pro neziskový sektor, pro média. Tím se tenhle zákon vůbec, ale vůbec, ale vůbec nezabývá. Nezabývá! Tím se nezabývá zákon.

Ohrožujícího národní bezpečnost online, to je všechno. To znamená, ve chvíli, kdy tady bude nějaká informace, která ohrožuje národní bezpečnost, zdraví, život občanů, jejich skupiny, nějaké výzvy k tomu, aby tady byly násilnosti proti komukoliv ve společnosti to není jenom proti vládnoucí entitě, ty vládnoucí entity se mění proti komukoliv, proti bezpečnosti, proti systému tady v té zemi tak je možnost jako nejkrajnějším instrumentem zasáhnout tak, aby se tahle informace znovu říkám ohrožující národní bezpečnost přestala šířit. V návrhu zákona, který zatím není v oficiálním mezirezortním připomínkovém řízení je v neoficiální odborné diskusi, kterou Ministerstvo vnitra právě kvůli citlivosti tématu započalo je samozřejmé, že výkon pravomoci bude svěřen některé z veřejných institucí, která bude spolupracovat s bezpečnostními složkami. Své rozhodnutí bude podrobně odůvodňovat a to rozhodnutí je ve zkráceném režimu soudně přezkoumatelné. Ještě dodávám, že dokonce v tom zákonu nejsou ani žádné postihy. To dělá Ministerstvo spravedlnosti, my nejsme zodpovědní za trestání lidí.